Takže stát opravdu do toho vstupovat nijak nebude s výjimkou toho, že do samotného zákona dal tyto tři obecně formulované ale zcela konkrétní ve smyslu tom, že snad vyvolají pozitivní efekt pro obce tyto tři korektivy.

No, základní povinnost, ta se nijak netýká pozměňováku, nikdo na ni nesahal, základní povinnost tohoto nového zákona v § 6 je zákaz distribuce některých plastových výrobků. Jinými slovy řeknu, první vstup vůbec a generování plastového odpadu u vybraných plastových výrobků je řešeno v prvním povinnostním paragrafu nového zákona, v § 6. Děkuji, snad už jsou všechny dotazy zodpovězeny.

Vy samozřejmě jdete nějakou cestou, v každém případě tady máme autorizovanou obalovou společnost.

Já se jenom chci zeptat, jestli jste třeba i vedli s nimi nějakou diskusi, protože ve své podstatě tím, že ony už mají zasmluvněno, ty obce už mají, a vy se vydáváte cestou novou, byť ta cesta už tady je, ta síť už tady funguje, a dáváte si na to tři roky. Kdybyste spojili to, co už zde na trhu je, tak si myslím, že ta cesta by nemusela být tříletá, ale třeba byste to do dvou let, možná i do roku zvládli, protože říkám zasmluvněno už tady je.

Ode mě poslední faktická. Stávající provozovatelé kolektivních systémů existují, mají smlouvy s obcemi, ale prosím vás já jsem to tedy říkal v úvodním slově a možná ten čas už opravdu uplynul ten vládní návrh přináší něco, co v této zemi neexistuje.

Nový zákon přináší novou smluvní povinnost a to, co v ní bude, úplně diametrální skok pro české právní prostředí, pro české podnikatelské prostředí, jsou ty finanční náhrady. To znamená, stávající smluvní systém lze těžko použít. Děkuji. Prosím.

Obec něco dělá, dělá nějakou povinnost nebo respektive sbírá odpad, obalový odpad, vykazuje a za to dostává odměnu, za ten obalový odpad. Nedostává za všechno, to je pravda, ale za ten obalový dostává. Takže říkám, že ten systém už tady funguje.

Děkuji. Řádná přihláška? Prosím, máte slovo. Já tady poslouchám tu odbornou debatu, nejsem na toto téma odborník. Co se týká celkového znečišťování v rámci celého světa, bohužel tady je problém, že jsme pouhý zlomek.

To znamená, že my tady, Evropané, myslím si, že se na tom podílíme málo, děláme všechno pro to, ale pozornost by se měla zaměřit i na celosvětový trh. A pokud nezačne spolupracovat Čína, nezačne spolupracovat Indie, tak my tady děláme nějaké kosmetické úpravy a výsledný efekt bohužel není takový, jaký by měl být. Já vám děkuji. Faktická poznámka pana poslance Richarda Brabce.

Pak jste hovořil o tom, že jsou konzultovány i se starosty, vašimi starosty nebo starostkami předpokládám asi stran a hnutí, které je dávají, tomu také rozumím, ale jenom, aby to bylo úplně položeno najisto nebo postaveno najisto, tak jestli z odborných asociací, jako je Svaz měst a obcí, Asociace krajů, prostě další, popřípadě nějaké podnikatelské svazy, nejvíce asi Hospodářská komora, jestli tedy máte nějaké stanovisko, jestli je to konzultováno, a popřípadě jaké je, protože to si myslím, že je docela, docela podstatné. Také děkuji. V současné době neeviduji žádnou přihlášku. Prosím.

Byla bych, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, byla bych ráda, kdyby to kladné stanovisko bylo, protože jsou to většinou spíše věci, které se snaží napravit skutečnost, která tady v současné době je, to znamená, máme třídící linky, víme, že na třídících linkách je obalová i neobalová složka, a samozřejmě potom autorizované obalové společnosti platí pouze za část, která je tou obalovou, protože dostává od těch výrobců, musí se chovat s péčí řádného hospodáře, a pokud chtějí dotovat třídicí linky, tak samozřejmě by tam měla být zmínka i o tom, že jsou tam obě dvě složky.

Říkám, upravila jsem ho tak, jak chtělo Ministerstvo životního prostředí, i jsem to zredukovala, ale je to opravdu pouze narovnání současného stavu.

Nikoho nevidím.

Paní ministryně, prosím, závěrečné slovo. Velmi děkuji za tuto bohatou a myslím si, že plodnou diskusi.